Z pověření vlády předložený návrh uvede opět, mám zde psáno, pan ministr financí Zbyněk Stanjura.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Myslím, že z této věty je nám všem úplně jasné, o co se uvnitř tohoto návrhu zákona jedná, upravuje se totiž definice investičního nástroje tak, aby zahrnovala i investiční nástroje vydané s využitím technologie distribuovaného registru, takže se rozšíří definice investičního nástroje. Nařízení stanoví maximální hodnotu evidovaných nebo obchodovaných finančních nástrojů v pilotním režimu. Zákon pak zmocňuje Českou národní banku stanovit nižší mezní hodnoty, pokud si to vyžádá situace na trhu v České republice. V rámci pilotního režimu se rozšíří okruh osob, které mohou vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, kromě centrálního depozitáře nově také burza a obchodník s cennými papíry. S ohledem na nově vydané sdělení Evropské komise se novelou rovněž aktualizují částky velkých pojistných rizik a minimální kapitálové požadavky v zákoně o pojišťovnictví.